Možná za to nemůže kolega Faltýnek, ale kolega Chalupa, který byl člen té komise. K tomu, co tady říkal pan kolega Chalupa. Zase lže. Já jsem žádnou komplexní zprávu, kterou dal pan ministr obrany, neviděla. Přestože mám ze zákona prověrku jako vy všichni, tak mám ještě prověrku Národního bezpečnostního úřadu na stupeň T. Pouze slovně tuto zprávu slovně okomentoval pan plk. Beroun. Oni tu informaci neměli. My jsme ji měli omezenou. A vy tady káráte někoho, kdo tady dlouhé hodiny, opravdu dlouhé hodiny, v přepočtu pomalu na dny pracoval v této vyšetřovací komisi a vydal tyto závěry? Opravdu mi to přijde, že si naprosto nevidíte do úst, jestli tady něco takového, takovouhle kritiku můžete na hlavy kolegů, kteří v té komisi pracovali, snášet. Je to ostudné! Děkuji paní poslankyni Janě Černochové.

Upozorňuji, že ústních interpelací je velmi málo, část poslanců se rozhodla pro dokončení projednávání tohoto bodu interpelace ústní stáhnout, takže očekávám, že se všichni dostavíme, a rád abych, abychom mohli pokračovat. Pokračovat tedy budeme ústními interpelacemi, po jejich vyčerpání budeme pokračovat tímto bodem, tedy závěrečnou zprávou vyšetřovací komise, a to faktickými poznámkami Martina Lanka a Františka Adámka a pak řádně přihlášeným panem poslancem Danielem Kortem, kterému se ještě jednou omlouvám za odmazání z přihlášek. To je všechno.